Děkuji.

Tak já se jenom táži, v čem spočívá vaše námitka. Konkrétní znění té námitky, abychom mohli pokračovat v jednání. Já jsem to řekl jinak, to za prvé. A za druhé nevím, co uděláte.

Tak já bych o to poprosil. Dobrá, já jsem se s legislativou radila a bylo by to poprvé v parlamentní historii v České republice, kdy by při těchto interpelacích padl jiný návrh usnesení, než je souhlasné nebo nesouhlasné stanovisko toho, kdo interpeluje. Byl by to precedens, který do této doby neproběhl. Prosím, pane poslanče. Omlouvám se to není výklad, to je informace.

Já tedy nechám hlasovat o vaší námitce k mému řízení schůze, jeli tomu tak, jestli na tom trváte... Prosím, pane poslanče. Já mám pocit, že buď se neslyšíme, nebo si nerozumíme. Nemám důvod této informaci nevěřit, nejsem tady tak dlouho. Já jsem ten souboj absolvoval několikrát, že něco bylo poprvé.

Já jsem chtěl slyšet, který paragraf či která věta zakazuje.

Prosím, abyste se přihlásili svými kartičkami.